Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní vicepremiérko, kolegyně, kolegové, ono tady mnohé už zaznělo.

Nicméně tak jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, a znovu tedy mohu připomenout, že skutečně tady máme zajistit to, aby zaměstnanci, protože v tuto chvíli...

Stejně tak ani firma ze zákona na sebe nemusí podávat insolvenční návrh.

Velmi důležité opatření, které jsme dali ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti do návrhu lex covid justice.

Já jsem rád, že i paní ministryně Maláčová a výbor pro sociální politiku ten drobný pozměňovací návrh podpořily.

Děkuji. Připraví se paní poslankyně Valachová. Děkuji za slovo. Protože chci navázat na předřečníka, tak si dovolím vystoupit ještě před paní poslankyní, která je řádně přihlášena. Já chci totiž podpořit ten pozměňovací návrh, se kterým kolega Výborný přišel.

Proto prosím, podpořme ten návrh. Jsem ráda, že výborem prošel poměrně hladce a že i na výboru zaznělo od zástupců ministerstva včetně paní ministryně Maláčové, že je to změna, která je žádoucí, která jim taktéž konvenuje, a tedy je možno takto firmy podpořit v tom, aby byly schopné svoji povinnost pak zvládnout lépe. Bude to potom určitě tisk, který budeme hodně schopni podpořit jako celek. Děkuji. Nyní tedy v obecné rozpravě paní poslankyně Valachová, která je v tuto chvíli přihlášena jako poslední.

Jsem si vědoma toho, že se nacházíme v legislativní nouzi, což je samozřejmě mimořádná situace, a není to mimořádná situace jen pro nás, ale především pro všechny občany a občanky.

To je obsah. Chceme, abychom v rámci změn, které jsme prosadili v legislativní nouzi v předchozích jednáních, žádným způsobem nesnížili sociální zabezpečení osob. To totiž nebylo ani účelem, ani smyslem změn, které jsme přijímali. V podobném duchu se nese pozměňovací návrh, ke kterému se hodlám přihlásit.

Rodiče tedy byli v dobré víře, že to bude na nich, zda dítě do školky nebo do školy pošlou, či nikoliv. Koneckonců nedochází k žádnému obnovení povinné školní docházky.

Současně je tímto návrhem řešena i situace, kdy škola nebo školka bude sice formálně otevřena, ale s ohledem na nutnost zajištění specifických mimořádných hygienických podmínek nebude mít dostatečnou kapacitu pro všechny děti. Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně tak nečiním obvykle, je to výjimečná situace, v tomto duchu se samozřejmě omlouvám i zpravodaji, protože za běžného režimu, nikoliv v legislativní nouzi a ve ztížených časových podmínkách, by bezpochyby bylo namístě pozměňovací návrh také projednat v rámci výboru, nicméně se domnívám, že jsme povinni respektovat to, že v tuto chvíli máme opravdu významný problém v rámci škol, rodiče nemají dostatečné informace a že tímto pozměňovacím návrhem šetříme práva dětí. A to se domnívám, že je věc, na kterou bychom měli jako Poslanecká sněmovna zejména v legislativní nouzi dbát.